Je pravda, že ta vyhláška byla tvořena ještě za mého předchůdce.

O tomto jsme připraveni jednat.

Prosím. Děkuji za odpověď, pane ministře. Možná že by bylo dobré, kdybyste svolal nějakou poradní skupinu pro dostupnost lékárenské péče, která bude složena také ze zástupců obcí, která by projednala a doporučila nejvhodnější legislativní změny. Dále bych si dovolila apelovat na neméně důležité řešení problémů týkajících se eReceptů. A zde především si myslím, že by bylo potřeba reagovat na nemožnost výdeje léčiva při jakémkoliv výpadku v systému. Prosím.

Já děkuji.

V několika desítkách obcí napříč Českou republikou aktuálně existují tzv. dočasně uzavřené pošty, tedy pošty, kde se podařilo České poště v minulosti z nejrůznějších důvodů a pod nejrůznějšími záminkami přerušit provoz.

I proto se občané dlouhodobě prostřednictvím svých obcí dožadují znovuotevření těchto pošt, a to v situacích, kdy jsou tyto pobočky zakonzervovány a připraveny k opětovnému provozu.

Česká pošta však bez náznaku zájmu na zachování této pobočky před měsícem oznámila její úplné uzavření s lakonickým konstatováním, že zákonné povinnosti jsou plněny. Uzavírání poboček České pošty komplikuje život stovkám lidí především v důchodovém věku, kteří se stávají oběťmi systému a stále více závislými na svých blízkých.

Jakým způsobem hodláte definitivně zamezit likvidaci dočasně uzavřených pošt?

Já také děkuji.

Takže já přerušuji schůzi do zítřka do 9 hodin.